Já si nemyslím, že drobní podnikatelé prožívají zlaté časy. A tím, co chystáte, budou prožívat ještě horší časy.

Není to pravda! Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem nechtěl vystupovat k tomuto tématu, ale pan ministr financí mě jaksi svým vystoupením k tomu ponoukl. Víte, já bych byl rád, aby skutečně už skončila jeho předvolební kampaň. A pane ministře, neptejte se, co kdo dělal s daňovou správou, nás. Já vás se ptám, co s ní vyvádíte.

A chci tady vyzvat pana premiéra, aby si on nechal udělat analýzu. Možná v dalších měsících se to zlepší, nicméně ty výstupy, jak je sleduji, začínají být skutečně zárodkem obrovského průšvihu.

A vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí fakticky předurčuje fungování víceméně všech ostatních resortů, tak když se budeme bavit o nějakých slabých článcích vlády, tak pane premiére, já začínám mít obavy. A já z toho skutečně nemám radost, protože lidé budou nadávat celé Sněmovně, celé vládě, celé politické reprezentaci, že tady se rodí a jsou první náznaky obrovského průšvihu.

Pro mě to nejsou zloději, pro mě jsou to podnikatelé. A to mají být pro stát klienti, protože z jejich daní ostatně žijeme všichni. A můžete zvolit dva přístupy. Má to ekvivalenty v právu a přesně uvidíte, kudy se ubírá tato vláda. Pan premiér Sobotka při nástupu, určitě si vzpomínáte, říkal: v podstatě na neurčito odložíme jednotné inkasní místo, není to priorita této vlády.

Když to děláte v právu, dobře, je to nějaká otázka i ukotvení společnosti apod.

Já si myslím, jestli to takto půjde dál, tak se budeme muset nevím, jestli v dubnu, nebo v květnu, ale chce to skutečně ještě počkat dva tři měsíce vážně zabývat tím, co se děje v resortu financí. A samozřejmě, že obrovské náklady na zaměstnávání úředníků stojí to, že nemáme jednotné inkasní místo. Je mně líto, že se zřejmě na něm nepracuje, nemáme informace nyní. Naposledy jsme slyšeli v Plzni na výjezdním zasedání rozpočtového výboru, ale zase už je to dost měsíců, že nikdo neví, jak dál budou postupovat práce. Myslím, že by hodně prospělo této zemi a jejím občanům zejména, kdyby se také udělalo jednotné kontrolní místo. Nepřipadá vám, že je už šílené a trapné, kam jsme se vlastně dostali?

Půlka agendy už jsou dotace a kontrola dotací a kontrola kontrol.

Vím, že jsme takhle posílali zřejmě porušování pravidel u veřejných soutěží...

Pan ministr, to s ním souhlasím, že potom co úřad, to jiná interpretace, to jiný přístup k tvrdosti nebo měkkosti při výkladu zákona apod. Nicméně to je další obrovský balík. Neznal jsem přesně interpelaci kolegy Stanjury, ale chci to zakončit něčím jiným. Po roce a něco, pane ministře, nás se neptejte, co daňová správa, výběr daní. Teď už se ptáme my vás. Já vám děkuji.

Dále zde mám ještě dvě výzvy pro poslankyně a poslance, kteří dali své interpelace. Tyto interpelace byly řádně podány a podepsány, ale z podpisu není možné vyčíst, o jaké poslankyně nebo poslance se jedná.

Děkuji, pane předsedo. Já bych reagoval na ty komentáře.